Dneska spolu už máme několikátou výměnu, tak jsem rád, že on je tady a že já jsem tady, abych mu mohl odpovídat.

Novela, která se tohohle toho týká, by měla vymezit charakter krátkodobého ubytování a stanovit pravidla pro jeho poskytování. Abychom to nedělali nadvakrát všechno, on s tím úzce souvisí i jeden z důležitých slibů téhleté vlády, a to je ještě eTurista, který pak bude dodán v rámci Národního plánu obnovy, ale potřebuje i změnu zákonů, protože my potřebujeme platformu, která prakticky funguje pro ubytování. Takže ne nezbytně, ale zcela pravděpodobně to půjde v rámci jedné novely, kde se bude připravovat půda i pro systém eTurista, který se následně bude vyvíjet. Co se týče sdíleného ubytování v téhleté novele, skutečně by měla omezit negativní vlivy tak, jak je známe zejména z velkých měst. Co je myslím podstatné, já jsem se snažil využít evropské předsednictví v oblasti cestovního ruchu, abych nějakým způsobem dotlačil Komisi, aby vydala evropské nařízení. Bylo to slíbeno měsíc po začátku našeho předsednictví, pak to pokračovalo, nicméně ten návrh teď je na stole. Proto i návrh, který řeší mezinárodní rozměr nebo evropský rozměr právě těch platforem, protože jejich spoluúčast na komplexním fungování systému, pokud nechceme jít do fyzické revize každého objektu, kde by potenciálně mohl být Airbnb, byť ten barák může být označený, to není možné, je naprosto žádoucí.

Děkuji panu ministrovi.

Děkuji.

Pokud by se nám výrazně rozcházela novelizace související s parametry pro eTuristu, nahlašování pobytu cizinců směrem k Ministerstvu vnitra a podobně další, tak je možné, že se tyhlety dvě cesty rozpojí. Pak je ta část legislativní, která se týká Airbnb, vlastně jednodušší nebo rychlejší.

Děkuji. Nyní můžeme přistoupit k interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové a připraví se opět pan poslanec Radek Koten. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A proč zakázka byla pak zrušena? Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, zachytil jsem nyní v denním tisku informaci, že ČEZ bude podávat arbitráž proti ruské společnosti Gazprom ohledně krácených dodávek zemního plynu.

Všichni si tady asi pamatujeme na loňský rok a na sankce Evropské unie proti Ruské federaci.

Nyní se objevily nějaké informace, které proběhly v americkém tisku, byly postupem času zase označeny za dezinformace, nicméně už jsou ve veřejném prostoru. Tak by mě zajímalo, jak se vaše ministerstvo tady k těmto novým skutečnostem postaví? Děkuji za odpověď. Děkuji.